Takže je to otázka, jestli to má být příprava třeba na redukci počtu pojišťoven, slučování a podobně, anebo právě i tlak na to, že když vezmeme z veřejného zdravotního pojištění nějaké větší finance, že pak nám nezbude nic jiného než jít variantou připojištění.

A tady bych chtěl zmínit ještě jeden moment.

Pak jsou to osoby bez zdanitelného plnění, tam je to zhruba 2 200 korun. Dlouhodobě tady byl tlak na to, aby se odstranila nespravedlnost, protože každý z nás, ať patříte do jakékoliv kategorie, máte právo na tu péči v tom rozsahu, jak jsem tady říkal, a je tam určitá nespravedlnost podle toho, kdo kolik platí, tak ve skutečnosti ta péče potom je stejná. Je tam maximální solidarita. Tady byla snaha platby za státní pojištěnce navýšit, a jak už jsem říkal, ta perspektiva, kdyby se vycházelo z vyšších částek, tak by to bylo perspektivní i pro vás, pro vaši vládu na další řekněme třeba tři roky.

Čili jestliže chceme udržet kvalitu, kvantitu a dostupnost péče, tak ty peníze tam stejně budete muset dát.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ministerstvo v čele s ministrem Válkem na zdravotním výboru řeklo, že budou kryty ze státního rozpočtu.

Možná jsem špatně hledal, ale budu rád, pane ministře financí nebo pane ministře Válku, abyste nám řekl, kde těch 1,7 miliardy v tom státním rozpočtu je.

Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se ve svém vystoupení věnoval kapitole 334, což je Ministerstvo kultury.

Státní rozpočet v této kapitole je navržen v souhrnné výši 18,5 miliardy korun.